Není známa jiná oblast legislativy, kde by obdobná opakovaná povinnost byla jakémukoliv subjektu nařizována jako v tomto případě.

Tato situace je pak velmi obtížně řešitelná, zhodnotímeli například vysokou fluktuaci uživatelů bytů.

Navržená změna zároveň řeší riziko spekulativních žalob příjemcům služeb, kteří námitky podávají těsně před uplynutím obecně promlčené lhůty podle občanského zákoníku a žalují uhrazení vysokých pokut z prodlení za formální vady vyúčtování.

Lhůta pro poskytovatele služeb pro splnění všech povinností plynoucích z navrhovaného zákona by tak ode dne přijetí zákona činila pouze několik měsíců oproti původně předkládaným dvěma letům.

Děkuju za zvážení. Děkuji paní poslankyni a do obecné rozpravy se ještě hlásí pan ministr, ale předtím se hlásil ještě pan Havránek.

Já bych možná chtěl reagovat asi na dvě věci, které si myslím, že jsou z toho pohledu zásadní.